Dámy a pánové, neudělalo se v této věci nic. Já jsem se rozhodl jej nejen zařadit do vládního prohlášení současné vlády Petra Fialy, ale začali jsme na něm intenzivně pracovat.

Chceme velmi intenzivně připravit projekt Památníku ticha Bubny.

Pracuje také skupina pro přípravu novely zákona o audiovizi.

Novelu zákona chceme připravit do konce letošního roku. Prosadili jsme zastropování filmových pobídek na 150 milionů korun za jeden projekt, což umožní ve větší míře podporu pro české producenty.

Nyní jsme uprostřed přípravy zásadní novely autorského zákona. Jedná se o transpozici, která už měla být projednána v minulém období, což se nestalo. Jsme pod určitým tlakem, ale je to natolik zásadní novela, že jí věnujeme velkou pozornost. Má řešit problematiku takzvaných nelegálních úložišť, která jsou využívána spotřebiteli ke sdílení autorských děl, a to zejména v případech, kdy si autor nepřeje, aby jeho díla takto sdílena byla.

Velkou prioritou této vlády, naší vlády, je také stabilizace a udržitelnost financování veřejnoprávních médií, posílení jejich nezávislosti a odolnosti.

Aby žádná momentální většina ve Sněmovně nemohla uzurpovat moc nad Českou televizí či rozhlasem, připravili jsme novely zákonů o veřejnoprávních médiích, které umožní zapojení Senátu do volby mediálních rad. Součástí těchto novel je také zásadní změna, která spočívá v tom, že bude zrušena možnost taková, aby jedna komora Parlamentu naráz odvolala celou mediální radu. Minulý týden se rozhodlo o ustavení expertní skupiny, která bude připravovat větší novelu mediálních zákonů. Jedná se o jejich financování, zapojení Nejvyššího kontrolního úřadu do kontroly hospodaření veřejnoprávních médií.

Chci zmínit ještě jednu věc.

Budeme intenzivně prosazovat ten model, který se nám osvědčil v současné době, kdy vláda nepřistoupila na žádná plošná opatření, a tak zůstala kultura do značné míry ušetřena. Tento stav je velmi důležitý i pro budoucnost. Jenom připomenu, že my jsme i přesto, že kultura uzavřena nebyla, připravili kompenzace pro podnikatele v kultuře, které na jaře letošního roku umožnily překonat to těžké období.

Věnovali jsme pomoc finanční, pomoc materiální, na Ukrajinu byly odvezeny ochranné prostředky pro ochranu tamních sbírek za několik milionů korun.

Dámy a pánové, v tomto výčtu bych mohl ještě pokračovat. Neučiním tak, neboť jak už jsem řekl, považuji toto jednání o nedůvěře vlády za věc, která slouží spíše k prezentaci, která nenese žádný konkrétní prospěch.

Děkuji vám za pozornost. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku, proto prosím, aby ještě paní ministryně posečkala. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, mně to nedalo nereagovat na tohleto, protože o kulturu se zajímám hodně. Já jenom to, proč tady jsme, je i tenhle příspěvek. Vy si to ve vládě trošičku srovnejte, protože předtím pan ministr Síkela nám tady vyčetl, opozici, že se pořád vymlouvá a pláče nad minulými vládami, a teď přijde pan ministr a půlka jeho projevu je plakání nad tím, co způsobila minulá vláda jako, ano? A to se netýká jeho, ale mnoha, mnoha dalších. Já bych chtěl pana ministra pochválit, protože myslím si, že je to vzorná spolupráce opozice.